Ale výsledkem našeho konání by mělo být nějaké dobro, nikoliv marketingové triky.

Je to úplně podobná věc. Ale abych se vrátil k meritu věci. To žádný smysl nedává a myslím, že ani nikdo z vás to nemůže podpořit, aniž by se styděl.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

To si myslím, že je zásadní, důležité. I na evropské úrovni je dneska petice od občanů EU.

Díky za podporu.

Dobrý den, kolegyně, kolegové.

Pohybujeme se na jednotném trhu Evropské unie.

V této souvislosti mám na vás na všechny prosbu, abyste akceptovali moji žádost na poradu našeho klubu po schválení procedury v trvání 15 minut. Patnáct minut nám stačí, abychom se poradili, jak budeme hlasovat o těch kontroverzních pozměňovacích návrzích, a naši kolegové se sejdou u pana předsedy Poslanecké sněmovny po odhlasování procedury. Děkuji moc.

Prosím máte slovo.